Nepřejete si reagovat.

Nenavrhujete. Dobře, děkuji a já tuto interpelaci končím.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, začal bych svou interpelací, která se týká zveřejňování soudních rozhodnutí na internetu.

Nyní tedy vyzývám paní ministryni, aby reagovala. Paní ministryně, máte slovo.

Judikatura, do které jsou rozhodnutí zařazována na základě instrukce 20 z roku 2002, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury. Jsme si vědomi, že do systému bylo od vzniku vloženo pouze několik málo tisíc rozhodnutí, jelikož instrukce ukládá povinnost zveřejňovat zejména z pohledu soudu významná rozhodnutí.

Máme na to akční plán, kterým jsme se zavázali, že budeme zveřejňovat rozhodnutí v jedné soudní agendě do konce roku 2020.

Nepřejete si vystoupit. Takže tuto interpelaci končím. Přistoupíme k další interpelaci, ta je na předsedu vlády.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje interpelace se týkala problematické situace, že v dnešním systému nejsou lidé, kteří jsou v exekuci, motivováni pracovat. Bohužel to tak dosud je. Oba jste bez práce, vy navíc v exekuci. Dostanete nabídku práce za 30 tis. hrubého.

Po zaplacení nájmu zbude na výdaje domácnosti 9 450 korun. Jakmile začnete pracovat, sníží se dávky a zvýší se exekuce. Chtěl jsem poděkovat, že vláda na tuto mou interpelaci reagovala a že skutečně pan ministr Kněžínek předložil novelu nařízení, které upravuje tu maximální částku, z které se sráží exekuce bez omezení. Díky tomu zvýšení se samozřejmě uplatní třetinové pravidlo, takže dlužníci jsou motivováni pracovat a jsou motivováni si přilepšit.

Takže za toto jsem chtěl poděkovat. Nicméně rád bych poprosil příslušná ministerstva, zejména Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby intenzivněji řešili tuto problematiku a zpracovali k tomu analýzu, jestli skutečně ten systém už je nastaven tak, že lidé jsou motivováni pracovat a že jsou motivováni přijmout lépe hodnocenou práci.

Dále tady přečtu dvě omluvy.

Nyní přistoupíme k další interpelaci.

Paní poslankyně, máte slovo.